Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den.

Pana poslance Sadovského jsem četl a sedí vedle mě, předpokládám, že ruší svoji omluvu. Dodatečně se ještě omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský ze zdravotních důvodů z celého dnešního dne. Jedná se o body 74 a 82. Poté máme pevně zařazený bod 109, sněmovní tisk 150, působení sil Ministerstva obrany v zahraničních operacích. Dále bychom se věnovali dalším bodům dle schváleného pořadu, blok zákonů v prvním čtení.

Prosím, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych navrhl změnu pořadu schůze, a to konkrétně pevné zařazení bodu č. 61, který jsme včera nestačili doprojednat.

Nyní pan předseda Stanjura.

Je to změna školského zákona. Děkuji. Pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych požádal o zařazení nového bodu s názvem Připravované omezení podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá snížení nebo omezení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, což jsou vlastně hlavní nástroje, které pomáhají bydlení v naší zemi.

Děkuji, pane předsedající.

To znamená, jedná se o mimořádně vážnou věc. Také je otázkou, jak se ta úprava projeví na úřadech práce, které jsou již dnes přetížené.

Ten zákon bude mít nejhorší dopady na seniory, učitele, zdravotníky, zaměstnance státní správy.

Dámy a pánové, doporučuji tento bod zařadit, abychom se dozvěděli, co se chystá ohledně snížení podpory bydlení v naší zemi.

Děkuji vám, pane poslanče.

Poprosím vás, pane poslanče, to by bylo dobré říci na mikrofon, že žádáte i pevné zařazení. To musí zaznít.

Děkuji.